Děkuji. A připraví se paní poslankyně Richterová. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Dobrý hezký nový den přeju, dobré ráno.

Podpora rodin. Zaznělo tady, že předchozí vlády neudělaly nic. Je to lež, paní ministryně.

To je velmi významná podpora rodin. Já osobně jsem navrhoval ještě v předchozím volebním období bohužel se zákoník práce, nebo možná bohudík, když ho psali sociální demokraté, neprojednal ale navrhoval jsem větší motivaci ke zkráceným pracovním úvazkům.

Co se týče minimální mzdy, tak zase nemáte pravdu. Není pravda, že by všude ve světě byla centrálně stanovená minimální mzda. Je řada ekonomik, které minimální mzdu nemají vůbec. Dokonce tam díky tomu mají v průměru nižší nezaměstnanost než v zemích, kde minimální mzda je. To znamená, že v automobilovém průmyslu, kterému se aktuálně třeba daří, může ta minimální mzda být vyšší, v textilním průmyslu, který třeba může být v té době v krizi, je ta minimální mzda nižší. Takže není pravda, že bychom jako jediní, nebo že by nebyly země, které minimální mzdu nemají. Chtěl jsem vám poděkovat za to, že po šesti letech, co má sociální demokracie na starosti rezort práce a sociálních věcí, jste slíbila, že v září možná přijdete se svým návrhem.

Máme po půlnoci. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla říct, že mi přijde škoda, že možná je to i tím oblečením prostřednictvím pana předsedajícího jste, paní ministryně, dnes taková bojovná. Opravdu ta výtka, že nechodíme na vámi svolaná setkání, když je pravidelně svoláváte na jednání Poslanecké sněmovny, za to my opravdu nemůžeme. To opravdu bylo vedle. A ještě bych ráda zdůraznila, že jakmile jsou termíny předem, tak třeba na komisi pro důchody mají Piráti stoprocentní účast. Kromě toho, že tam máme ty konstruktivní návrhy, kterých jste si všimla, za to jsme rádi.

Poslední věc dostupné bydlení. Opravdu na tom vámi vedeném ministerstvu intenzivně spolupracujete s místním rozvojem? Jak se to daří? Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty. A připraví se pan poslanec Jan Bauer. Tak máte slovo. Já bych si dovolil také krátce reagovat na některé věty, které zazněly od paní ministryně. Já jsem byl třeba u těch prvních jednání, když ještě nebyla tato vláda ANO a ČSSD, kdy se řešilo například téma dostupného bydlení. Chodili jsme na kulaté stoly na MMR. MPSV pak z toho bylo vyčleněno, vznikl investiční plán Výstavba. A já jsem si od té doby nevšiml, že by tento investiční plán, kde obce mají čerpat peníze, byl doprovázen jakoukoliv související iniciativou ze strany MPSV.

Já si nemyslím, že mít v názvu sociální, jako má sociální demokracie, jí dává patent na to řešit sociální politiku. Jestli jste viděla program Pirátů do voleb, tak my jsme tam měli silná sociální témata od rodin po vyloučené lokality pro bydlení a intenzivně se jim věnujeme. A my nemáme aparát ministerstva, ta moře úředníků, kteří připravují legislativu. My máme nějaké zdroje za mandáty a máme naše expertovné, a i přesto se snažíme být vždy partnery ministerstvům v té kvalitní přípravě.

, na kterém jsme zohlednili všechny možnosti. Radíme lidem, jak, pokud potřebují ve složité životní situaci, jako je bohužel i rodičovství v České republice stále, získat nějaké peníze, jak mají postupovat. A den, kdy jsme tento portál spustili, tak reakce ministerstva byla ježíš my ho spouštíme. Jestli toto není pouze PR.

Mám pocit, že i ostatní členové sociálního výboru je také nemají.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já budu reagovat jako předsedkyně výboru pro sociální politiku. Bylo to tady už zmíněno možná třikrát, čtyřikrát. Chtěla bych se ohradit proti tomu, že poslanci nechodí na vámi svolané kulaté stoly, protože vy je opravdu svoláváte v době, kdy poslanci nemohou. My všichni členové výboru pro sociální politiku jsme vás dvakrát, neli třikrát vyzývali k tomu, abyste zvážila data kulatých stolů, různých seminářů, abychom se my mohli účastnit. A výbor vás vyzýval i minule, kdy jste svolala zrovna tento kulatý stůl na revizi dávek či kulatý stůl na sociální služby. To, že by se minulá vláda a Ministerstvo financí nevěnovalo rodinám, to také není pravda. Odsouhlasily se dětské skupiny, zvýšily se několikrát daňové slevy, zavedlo se školkovné, snížilo se DPH na dětské výrobky. Takže neříkejte, že vy pouze jediná bojujete za rodiny.